Pane premiére, vyzývám vás, abyste dohlédl na to, aby se za prvé už neprováděly nekoncepční kroky typu redukce počtu finančních úřadů. Za druhé, aby se soustředěně řešily problémy, které dlouhodobě dopadají právě na venkovské obyvatelstvo, jako je nedostatek lékařů. A za třetí, aby se maximálně využívaly možnosti, jak venkov ekonomicky posílit, jako například rozšířením rychlého internetového připojení. Děkuji za odpověď.

Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já sám jsem vyrostl na venkově, takže dokážu vnímat velmi pečlivě a musím říci pozorně všechny kroky, které mohou vést k tomu, že se zhoršují podmínky pro život na venkově. Musím říci, že jsem nesouhlasil s tím, když se v minulosti dělaly jakékoliv reformy státní správy, které nerespektovaly přirozenou spádovost a nerespektovaly to, jak se strukturovala samospráva v naší zemi. Jsem dlouhodobě stoupencem toho, aby minimálně na úrovni trojkových měst fungovaly všechny základní kontaktní styčné body, které se týkají působení státní správy. My jsme samozřejmě reformovali státní správu, zrušili jsme okresní úřady, zřídili jsme kraje, máme oddělený model výkonu státní správy, resp. máme sloučený model výkonu státní správy na úrovni trojkových obcí, nižších obcí na úrovni krajů. A myslím si, že pokud jde například o strukturu finančních úřadů, úřadů práce, to znamená, to jsou instituce, se kterými občané nejvíce přijdou do kontaktu v terénu, tak by v zásadě ty poslední články v území měly kopírovat strukturu takzvaných trojkových obcí. Proto se mi také nelíbil ten záměr na rušení finančních úřadů, protože to už zasahovalo i do této struktury, a jsem rád, že jsme se alespoň dohodli na určitém kompromisu, kdy v těch místech, kde působily finanční úřady, by měla být zachována kontaktní místa pro vyřizování těch nejčastějších daňových problémů. Ale nejde jenom o tu strukturu státní správy. To, co ovlivňuje život na venkově, je také kvalita silnic, silnic druhé a třetí třídy. A tady jsem strašně rád, že se nám povedla kvalitativní změna, že vláda poprvé po mnoha letech už nenechává jenom opravy dvojek a trojek a mostů na těchto silnicích jenom na rozpočtech krajů, na které to přešlo. Musíme si přiznat, že na kraje přešla ta infrastruktura už hodně zanedbaná, protože v 90. letech se do dvojek a trojek a oprav mostů příliš neinvestovalo. A jsem rád, že vlastně jsme za poslední dva roky dokázali najít 7,5 miliardy korun, které půjdou navíc do oprav dvojek a trojek.

Ale za dva roky skoro 7,5 miliardy korun, které jdou do dvojek a trojek. Další věc, která souvisí s kvalitou života na venkově, je i pobočková síť České pošty. Tady chci poděkovat i parlamentu, protože si myslím, že se podařilo společně nastavit způsob úhrady ztráty pro Českou poštu. To tady v minulosti také nebylo. Díky tomu, že jsme nastavili nový způsob úhrady ztráty pro Českou poštu, tak Česká pošta si může dovolit přestat rušit pobočky a má mnohem více času na to, aby se pobočky transformovaly v rámci toho systému Pošta Partner, ale obce do toho nejsou nuceny. Což si myslím, že je důležitá věc. To znamená, pošta nebude rušit pobočky, a pokud bude pobočky transformovat, tak jenom po dohodě s příslušnou obcí. Což je, myslím, taky důležitá změna oproti minulosti. Další věc, která s tím souvisí, je dopravní obslužnost. Ta je dneska v kompetenci krajů a obcí, ale vláda na dopravní obslužnost přispívá. A tady si myslím, že je potřeba, abychom zejména v oblasti železniční dopravy dosáhli toho, že se prodlouží nebo uzavře nové memorandum mezi kraji a obcemi, mezi státem a kraji, aby se do budoucna zajistila dopravní obslužnost na železnici. To, co je důležité pro život na venkově, je také dostupnost zdravotní péče. Myslím si, že to je nejrozsáhlejší problém, kterému v tuto chvíli čelíme. Stárnutí specialistů, stárnutí ambulantních lékařů na venkově. Já jsem požádal ministra zdravotnictví, aby jednal s pojišťovnami. Požádal jsem ho, aby Ministerstvo zdravotnictví vytvořilo určitý program dotační podpory pro lékaře v těch obvodech, které se dlouhodobě nedaří obsadit. Myslím si, že jak pojišťovny, tak Ministerstvo zdravotnictví by měly finančně přispět a pomoci těm lékařům, kteří se rozhodnou v těchto obvodech vykonávat praxi. Takže opět zajištění dostupné zdravotní péče je také velmi důležité. A nejde jenom o ambulantní lékaře a specialisty ve venkovských obvodech, ale jde také o to, abychom udrželi i okresní nemocnice. Protože představa některých reformátorů zdravotnictví, že vlastně si můžeme dovolit okresní nemocnice zrušit, že vlastně by tady měla být ta péče maximálně koncentrována z pohledu ČR, tak to je opět něco , co může zhoršit kvalitu života na venkově. Prosím paní poslankyni, aby položila doplňující dotaz. Kompromis takový, že obce musí poskytnout prostory pro zaměstnance finančních úřadů. A ptám se tedy, kdopak tedy platí nájem a provoz takovýchto místností. Co se týká České pošty, to je opakovaná písnička pořád dokola. A máte pravdu, obce musí nést také náklady s tímto problémem. Ptám se ještě jednou ohledně zdravotní péče. Tak s tím já prosím pěkně nemohu souhlasit. Pane premiére, zda byste to mohl komentovat. A poslední můj poukaz je na internet a čerpání 14 miliard, zda byste už mohl říct jakýsi harmonogram, jestli budete mít plán, který je nutný pro čerpání, k dispozici. Za odpověď vám děkuji.

Pokud byl takovýto výrok nějaké zdravotní pojišťovny, tak musím říci, že s tím nesouhlasím. Samozřejmě že obce mohou vytvářet určité podmínky pro to, aby u nich působil lékař. Řada obcí to také dělá. Zejména ty obce, které třeba nezprivatizovaly polikliniky, ale naopak do těch poliklinik investují, nesou ze svého náklady na investice a samozřejmě umožňují pronájmy, které jsou za rozumnou cenu právě proto, aby mohly udržet určitou strukturu specialistů přímo v území a přímo v tom obvodu. Takže obce to nemohou změnit. Mohou vytvářet o něco příznivější podmínky, pokud například přispějí na investice. Může se také stát, a jsou i takové obce, které se snaží třeba přispět i na pořízení nové přístrojové techniky, kterou třeba koordinovaně potom v tom území využívá více lékařů. Ale to, co já pokládám za důležité je, abychom v rámci Ministerstva zdravotnictví a pojišťoven nastavili motivační systém, více podpořili praktiky, kteří se rozhodnou působit v obvodech, které se nám dlouhodobě nedaří obsadit. To nemůže být věc obcí, ale státu. A to, co potřebujeme, a také k tomu bude důležitá podpora parlamentu, vláda připravila reformu vzdělávání lékařů, která by měla ten systém zefektivnit a zčásti také zkrátit. A tady doufám, že se nám podaří i v parlamentu na té reformě vzdělávání dohodnout tak, abychom i z tohoto hlediska podpořili to, že bude více lékařů i pro službu a práci na venkově. Pokud jde o národní plány rozvoje sítí nové generace, to musím říci, že je pravděpodobně nejostřeji sledovaný národní plán ze všech národních plánů, které prozatím vláda připravovala. Tento plán musí ministr průmyslu předložit do konce prvního pololetí letošního roku. Tento termín není možné posunout, tento termín není možné překročit, je to zásadní úkol pro ministra průmyslu, aby tento dokument do vlády do konce prvního pololetí byl předložen. Doufám, že ho pak vláda bude moci schválit a že bude moci se rozběhnout příslušný dotační program. Děkuji.